Děkuji za slovo, pane předsedající.

Takže kde se stala ta změna, že jste najednou změnili názor?

Prosím, vaše dvě minuty.

Tak to je asi stejná logika. Není to pravda. Byla to ta Sobotkova, jak řekla správně kolegyně Peštová.

Ten přínos na ekonomické stránce je dosti pochybný, nikdy nebyl relevantně dokázán, že to mělo efekt.

Díky nám tam vznikla fáze 1, 2, 3, 4.

Děkuji za dodržení času.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, tady od paní Balaštíkové zaznělo, že rozhoduje demokratická většina a že bychom se měli podívat na ty weby a podle toho sledovat.

Děkuji za slovo. Ještě jednou na pana Bělobrádka, prostřednictvím paní předsedající. Já mu znovu doporučuji, aby si prostudoval to programové prohlášení. Já jsem tady pouze řekla, že jestli má někdo v programovém prohlášení, že bude bojovat s šedou ekonomikou, tak jsem přesvědčena o tom, že právě boj s šedou ekonomikou bylo zavedení kontrolního hlášení a zavedení EET. Ano, omlouvám se, že jsem řekla minulou vládu, že jsem neřekla Sobotkovu vládu.

Prosím.

Takže to je první věc.

A začnete, že tady někdo řekl něco, co nikdo neřekl, a to zpochybníte. To není nic jiného! To nemá žádnou logiku! A já už pak přestanu vystupovat, protože některé věci musí člověk vzít tak, jak jsou, že buď používáme logiku, nebo ne.

A musím také na paní kolegyni Balaštíkovou.

To nevím.

Nemyslela jsem, že bychom se úplně měli držet té demokracie, ale já jsem jenom chtěla doplnit data, že většina těch občanů teď, nyní hlasuje a EET by chtěla.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Prosím, oslovování mým prostřednictvím. Děkuji. Pak již dojde slovo na přihlášenou paní místopředsedkyni.